Konec anonymních kampaní, ať už pozitivních, negativních, nebo urážlivých. Vždycky tam bude rovnítko zadavatel volební kampaně, bude tam nějaký autor. Buď tam bude politická strana, nebo tam bude třetí osoba, o které se ví. Nikdo jiný to nesmí udělat pod pohrůžkou pokuty.

Takže s tím nemám problém.

Poslední věta. Zřizujeme nový úřad, který se bude touto tematikou zabývat. Chápu, že to může vyvolávat někdy v praxi problém, ale musíme snad všichni předpokládat, že zafunguje nějaká kvalita toho úřadu a zdravý rozum. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se tady pokusil nějak stručně zrekapitulovat to, jak proběhlo jednání v Senátu, resp. ta argumentace, byť nejsem pověřen za Senát, abych tady vystupoval.

Mohou tady být i subjekty, které nechtějí podporovat vyloženě nějakou stranu nebo vést kampaň proti ní, ale chtějí se vyjádřit nebo okomentovat postoje stran k nějakému konkrétnímu problému, a zcela jim to zakazovat asi není úplně v pořádku.

To by samozřejmě bylo zcela nesmyslné, protože by šlo účelově zlikvidovat kampaň té které strany, protože cíleně by se jí mohl vlastně zrušit ten limit. Limit pro jednotlivé subjekty, které se zaregistrují a zúčastní se kampaně, je stanoven. Je tady samozřejmě určité riziko, že subjektů může být velké množství, to znamená, že ta částka se načítá. Ale tady samozřejmě to není mezera právní úpravy v situaci, kdy se v Senátu většina rozhodla nevylučovat kampaň třetích osob. Já bych to přirovnal k právu hospodářské soutěže. Sankce může přijít v situaci, kdy se ten kartel prokáže. Když se kartel neprokáže, přestože je, tak sankce není. A stejně tak to bude fungovat v tomto případě. Pokud někdo povede bez dohody s politickou stranou kampaň, tak se to nezapočítává. Pokud se prokáže, že ve skutečnosti je tam dohoda s tou stranou a že to je obcházení zákona tímto způsobem, tak samozřejmě přijde sankce.

A možná poslední poznámka. Tato právní úprava není vyčerpávající úpravou financování volebních kampaní jednou provždy. Všude na světě, kde přijali podobnou právní úpravu, se k tomu periodicky vracejí, reagují na zkušenosti z praxe a tu úpravu doplňují, vylepšují. Také třeba proto, že se objevují nové způsoby vedení kampaně, nové způsoby financování a je na to potřeba reagovat. Děkuji. Prosím ho tímto k mikrofonu, poté přednostní právo pan ministr Chovanec a poté řádná přihláška pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo. Děkuji.

A tady je ten háček! Kdy se mu to prokáže? Až bude po volbách?

Vůbec nejsem proti tomu, abychom zpřísnili pravidla volebních kampaní. Naopak, já to velmi podporuji, ale začínám být čím dál více na pochybách o tom, jestli to, o čem tady debatujeme, je opravdu tak detailně promyšleno, a naopak to ve mně vyvolává spíše další, nové a nové otazníky. Jak dlouho to budeme posuzovat, jestli to bylo, nebo nebylo domluveno? Kdo to bude posuzovat? Jaké bude právo odvolání? Lhůta na odvolání? Je to velmi, velmi nejasné. Nyní prosím s přednostním právem pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se asi předtím špatně vyjádřil. Já to zkusím tedy ještě dokonkretizovat. To znamená, ten, kdo chce podpořit politický subjekt, se musí nejprve zaregistrovat.

Pokuta je natolik citelná, aby si to ta třetí osoba rozmyslela. Pokud bychom přijali právní úpravu Poslanecké sněmovny, tak de facto bez souhlasu té politické strany by mohl kdokoliv udělat kampaň až do výše celkového limitu a v podstatě by znemožnil tomu politickému subjektu dělat vlastní kampaň, anebo by tam byl minimálně spor o to, která kampaň je která. Z tohoto důvodu mi přijde senátní návrh logičtější, proto ho Ministerstvo vnitra podporuje v té předloze, která je dnes k hlasování. Děkuji. A nyní již prosím k mikrofonu pana poslance Bendu s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.

Já si tím sám nejsem jist.

Neprobudili se senátoři, nebo aspoň jsem neměl pocit, že se probudili senátoři.